Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Martin Kupka. Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, jedná se o druhé čtení, kdy bychom rádi vyslovili souhlas s ratifikací dohody mezi Českou republikou a Korejskou republikou.

Dovoluji si vás požádat o podporu ratifikace této dohody, protože reálně vede ke zlepšení vzájemných vztahů a k dalšímu ekonomickému rozvoji České republiky. Děkuji pěkně.

Ano, pan poslanec.

Děkuji pěkně. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu tedy končím. A ptám se na závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje? Nejsou, dobrá. Nyní bychom tedy měli přikročit k hlasování o navrženém usnesení a já poprosím pana zpravodaje, jestli by to usnesení mohl načíst.

Ano, děkuji pěkně.

Kdo je proti? V hlasování číslo 159 bylo přihlášeno 129 poslanců, pro hlasovalo 104. Návrh by přijat, respektive souhlasili jsme s ratifikací této smlouvy. A já končím projednávání bodu číslo 80 a děkuji jak panu ministrovi, tak náhradnímu zpravodaji. Děkuji pěkně, pane poslanče, že jste se toho ujal. Končím zároveň projednávání bodu číslo 80.